Jsem však připraven se smířit s pozměňovacími návrhy, které nejdou proti smyslu tohoto zákona, i když ve mně nevyvolávají třeba právě velkou radost, vše v rámci přijetí této normy jako celku. Vyjadřuji proto neutrální postoj k pozměňovacímu návrhu pana poslance Bendy, který navrhuje ponechat možnost zřízení stavebně odděleného prostoru, který by zaujímal maximálně 25 % podlahové plochy provozovny, kam si pokrmy budou moci donést jedině zákazníci a nebudou tam mít vstup osoby mladší 18 let. Rovněž akceptuji obdobný návrh poslance Zemka, kterým by se umožnilo kouřit vodní dýmky ve stavebně oddělených prostorech k tomu vyhrazených v rámci restaurací, barů, kaváren a zejména čajoven. Vodní dýmky nejsou rozhodně méně zdraví škodlivé než kouření cigaret, nicméně i zde je potřeba určitého tolerantnějšího přístupu. Za účelem dosažení kompromisu podporuji možnost zřízení stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření na jiných místech, např. ve vnitřních zábavních prostorech nebo ve vnitřních prostorech sportovišť, avšak za předpokladu, že bude zajištěna ochrana zdraví zaměstnanců těchto zařízení viz návrh pana poslance Krákory. Rozhodně ale nemohu souhlasit s pozměňovacím návrhem, kterým by bylo možno zřizovat stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření v jakémkoli zdravotnickém zařízení pozměňovací návrh poslance Snopka, nebo ve školách a školských zařízeních, byť by mělo jít o prostory, kam nemají přístup osoby mladší 18 let.

Rovněž jsem ochoten připustit jistý kompromis, co se týká elektronických cigaret, a to v tom smyslu, že zákaz používání elektronických cigaret se nebude vztahovat na restaurace, bary nebo zastávky veřejné dopravy, ale i nadále trvám na tom, že např. ve školách nebo na dětských hřištích své opodstatnění má. V souladu se stanoviskem výboru pro zdravotnictví nemohu podpořit pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterým se navrhuje zcela problematiku elektronických cigaret z působnosti návrhu zákona vypustit. V případě schválení tohoto pozměňovacího návrhu by došlo k povolení prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let a narušení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2014/40, což za ministerstvo rozhodně nelze doporučit. Ve druhém čtení se objevily pozměňovací návrhy týkající se zákazu prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků na některých typech míst. Rozhodně nemohu podpořit, aby z tohoto okruhu míst vypadly např. akce převážně určené pro osoby mladší 18 let nebo prodej tabákových a souvisejících výrobků v dopravních prostředcích určených pro veřejnou hromadnou dopravu osob s výjimkou letecké dopravy, tedy míst, kde má být kouření zakázáno. Nepovažuji to za vhodné ani účelné. V rámci druhého čtení byly rovněž načteny pozměňovací návrhy týkající se podávání a prodeje alkoholických nápojů na sportovních akcích a návrhy, které navrhují rozšířit místa určená k příležitostnému prodeji a podávání alkoholických nápojů. Původním záměrem ministerstva bylo s ohledem na tzv. metanolovou kauzu omezit prodeje alkoholických nápojů na všech trzích, které nejsou primárně zaměřeny na prodej potravinářského zboží, jako např. na bleších trzích, avšak po rozsáhlých diskusích, které se na toto téma v Poslanecké sněmovně vedly, vyslovuji podporu pozměňovacímu návrhu, který tyto trhy explicitně uvádí mezi místa, kde je povolen příležitostný prodej alkoholických nápojů a umožňuje příležitostný prodej alkoholu i na veřejně přístupných slavnostech, tradičních a jim podobných akcích, jako je např. trnkobraní nebo košty vína pozměňovací návrh poslance Krákory. Dále jsem v rámci projednávání předloženého návrhu zákona v ústavněprávním výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj podpořil pozměňovací návrhy poslanců Vondráčka a Bendla týkající se úpravy prodeje alkoholických nápojů na sportovních akcích, kdy se zvyšuje původní hranice objemového alkoholu ze 4 % na 4,3 % u alkoholických nápojů, které na sportovních akcích bude možno prodávat. Ministerstvo nemůže podpořit pozměňovací návrhy, kterými by došlo k rozvolnění prodeje a podávání alkoholických nápojů s vyšším obsahem etanolu, což by šlo významně nad rámec i stávající právní úpravy.

Tato úprava byla podpořena i zástupcem Ministerstva školství. K pozměňovacím návrhům, které požadují jednoznačné právní ukotvení poradního orgánu vlády a národního protidrogového koordinátora uvádím, že při projednávání návrhu zákona v Legislativní radě vlády nebyl tento návrh podpořen z důvodu jeho nenormativního charakteru. Ačkoli jsem navrhoval co nejbližší termín účinnosti návrhu zákona, uznávám, že je třeba, aby provozovatelé a prodejci získali více času na přizpůsobení se novým podmínkám. Na druhou stranu limitujícím faktorem je fakt, že vládní návrh je zároveň jedním z transpozičních předpisů pro novou tabákovou směrnici, kdy transpoziční lhůta je stanovena na konec května 2016.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že i přes nastíněné množství pozměňovacích návrhů se nám společně prostřednictvím tohoto návrhu zákona podaří přispět ke zlepšení situace v oblasti ochrany před návykovými látkami a v důsledku toho i ke zlepšení zdraví obyvatelstva. Děkuji za pozornost. Chce se mi říct amen, pane ministře, ať se tak stane. Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.